Nyní budeme hlasovat o zařazení nového bodu, o návrhu pana poslance Čižinského, s názvem Připravovaná omezení podpory bydlení ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento bod. Kdo je proti? Hlasování číslo 177. Přihlášeno 170, pro 65, proti 50. Návrh přijat nebyl. O pevném zařazení tedy už hlasovat nebudeme. Dále je zde návrh pana poslance Kolovratníka týkající se sněmovního tisku 76, bod 85.

Dobře, takže pan poslanec stahuje, beru na vědomí. Ještě tam byl návrh pana poslance Bendy, abychom zkrátili lhůtu pro třetí čtení.

Tak abychom nezakládali zbytečně potenciálně nebezpečný precedent, tak po dohodě s panem poslancem i on bere svůj návrh zpět. Tím jsme se tedy vypořádali se všemi návrhy, které dnes zazněly k pořadu schůze, a budeme pokračovat podle schváleného pořadu.